Pan ministr kultury Daniel Herman je přítomen. Požádal bych také pana poslance Romana Procházku, aby zaujal místa u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro prvé čtení. A v tuhle chvíli žádám ministra kultury Daniela Hermana, aby se ujal slova a z pověření vlády tisk uvedl. Ale ještě než začnete mluvit, pane ministře, požádám sněmovnu o klid! Byl bych rád, abychom projednávali v důstojném prostředí návrh zákona, který jistě má svoji váhu pro Českou republiku. Prosím, myslím, že můžete, pane ministře. Děkuji, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych odůvodnil a ve stručnosti přiblížil nový zákon o ochraně památkového fondu. Předložený návrh zákona je komplexní očekávanou zásadní právní normou, která si klade za cíl zdůraznění veřejného zájmu na ochraně památkového fondu a vytvoření podmínek pro péči o tento fond nezbytně provázaných na ostatní související zákony, zejména správní řád, stavební zákon, zákon o základních registrech, nový občanský zákoník, katastrální zákon a další. Současně vnáší do celé úpravy zásadním způsobem prvek transparentnosti. Nejpodstatnější změny a nové mechanismy péče o kulturní dědictví lze shrnout následujícím způsobem. Možnost kompenzovat náklady vlastníkům nemovitostí v památkových územích. Zavedení nástrojů, které umožní reagovat na neplnění povinností vlastníka kulturní památky nebo vlastníka nemovitosti nacházející se v památkovém území. Změna povahy ústředního seznamu kulturních památek a jeho propojení na základní registry, především na registr územní identifikace. Provázání úpravy se závazky z mezinárodních smluv. Úprava podmínek provádění stavebně historického průzkumu, komplexní ucelená úprava archeologie a provádění archeologických výzkumů. Posílení pravomocí památkové inspekce, úprava sankcí za neplnění či porušení povinností v souladu s vládou schválenou úpravou správního trestání zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem o některých přestupcích. Návrh zákona nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet. Případné náklady ponese Ministerstvo kultury v rámci své kapitoly.

Rád bych zde také uvedl, že Ministerstvo kultury po celou dobu přípravy návrhu spolupracovalo se subjekty dotčenými péčí o památkový fond, tedy vlastníky významných segmentů kulturního dědictví, orgány státní a veřejné správy, občanskými sdruženími, vysokými školami, nezávislými odborníky, odbornými a výzkumnými institucemi. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh přinášející po více než čtvrtstoletí významné pozitivní změny v oblasti památkové péče propustila do druhého čtení.